Dobře.

Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. V podrobné rozpravě byly načteny pozměňovací návrhy.

V podrobné rozpravě byla načtena tři usnesení.

Dobře, děkuji. Vidím, že ne, takže ukončím podrobnou rozpravu. Nyní se zeptám, zdali máte zájem o závěrečná slova, pane poslanče. Nemáte, takže přistoupíme k hlasování o návrzích usnesení. Já vás poprosím, pane poslanče, abyste nás provedl.

Zde jsem žádal Sněmovnu, abychom mohli hlasovat po bodech.

Návrh byl přijat.